Děkuji za slovo.

Myslím, že bychom neměli závidět těm, kterým je pomáháno. Těžba je evidentně v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Bod číslo 7 rozpočtové určení daní. Všem obcím, to znamená v každém regionu. A tam budete mít, pane poslanče Seďo prostřednictvím pana řídícího schůze, možnost pomoci i obcím ve svém volebním regionu. Pevně věřím, že stejně jako já a že společně přidáme všem obcím a městům ve všech regionech. Nyní tedy pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Martin Novotný. Máte slovo. Děkuji za slovo. Musím zareagovat na pana kolegu Hájka.

To byla prostě arogance. My si můžeme dělat, co chceme. A jestliže regiony zatěžujeme, ať už těžbou, nebo stavbou těžké infrastruktury, bývá zvykem a slušností ve vyspělých zemích už desítky let za náklady, ten cost, dávat nějaký benefit. Vy nejenomže nedáváte já chápu, že musíte někde na ta biopaliva sehnat peníze, tak se hojíte na těch nejpostiženějších. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný a připraví se pan poslanec Seďa. Máte slovo. Já váš čas, kolegové, marním jenom proto, že budu říkat totéž, co jsem tady kdysi říkal při projednávání státního rozpočtu. A reaguji také na pana kolegu Hájka. Nepochybně tady můžeme vést dlouhou debatu na téma, jak se s rozpočtem čaruje těmi či oněmi účetními operacemi. Bylo by nad rámec faktické poznámky vysvětlit a popsat, jak se s ním čaruje teď, to jest jakými způsoby se dosahuje některých čísel, které tady prezentuje pan ministr Babiš. Ale jedna věc je úplně jasná.

Já jsem tehdy říkal, že pak už můžeme úplně to rozvolnit a třeba načarovat daňové příjmy do státního rozpočtu, jako by byly daňové sazby dvojnásobné proti tomu, jaké v tu chvíli reálně jsou. Je to skutečně z hlediska rozpočtových pravidel naprosto bezprecedentní postup, který se zcela míjí jakýmkoli jiným způsobem čarování s výsledky státního rozpočtu, které se možná někdy děly a dějí. Nyní tedy pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Kořenek. Děkuji, pane předsedající. Dalo by se říct já o voze a pan Stanjura o koze, vaším prostřednictvím. Bod číslo 7, určení daní, pokud si vzpomínám, se týká navýšení rozpočtů krajů, protože o rozpočtech obcí jsme tady několikrát jednali. Uvedu konkrétní příklad, co jsem měl na mysli.

A to určitě, pane Stanjuro, vaším prostřednictvím, pane předsedající, jaksi nevyrovnáte rozpočtovým určením daní. To rozhodně ne. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kořenek s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou. Máte slovo. Budu velmi stručný. Náš Zlínský kraj potřebuje především dobrou dopravní infrastrukturu, protože ji dodnes nemáme.

To těm lidem pomůže. To je to, co tam potřebujeme.

Máte slovo. Já jenom ke svým předřečníkům.

Jeden zákon.

Takže ona v tom zákonu je jak ta koza, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, tak ten vůz.

Budu se modlit, aby to ještě tak chvíli vydrželo. Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky.

O tom se tady bavíme. A tady z toho kraje bereme více, než mu vracíme. Z Ústeckého kraje bereme více, než mu vracíme.

Tam skončí. Děkuji. Nyní pan poslanec Urban. Já vás mám všechny rád, tak je mi trochu žinantní, co teď řeknu.

Nic takového ten zákon o tom nepíše. Vím, že to sněmovna dělává. A taky protože vás mám rád, tak mi samozřejmě nezbývá než to dál tolerovat. Ale podívejte, limity, to je v rukách vlády a Českého báňského úřadu. Já jsem řekl, že chci, aby bylo rozhodnuto o limitech dřív, než bude schválen definitivně tento zákon, protože souvislost tam je. Důlní škody. Každá firma, která dneska těží, musí odvádět na speciální účet peníze, které potom slouží k tomu, aby škody, které napáchaly těžbou, aby byly vypořádány.